31. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ prvé čtení

Jednání bylo přerušeno ještě před vystoupením navrhovatele a zpravodaje.

Hlásí se pan poslanec Veselý, tak mu udělím slovo. Pane poslanče, máte slovo jako zástupce navrhovatelů.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Já si myslím, že je rozumné při přijímání zákona o referendu být opatrný, zohlednit rizika a zavádět ho postupně, nicméně to řešení, kde ČSSD navrhuje 800 tisíc podpisů, které je nutné sebrat pro to, aby referendum mohlo být vyhlášeno, to je prostě tak extrémní počet, že mi to nepřipadá realistické, že se vůbec někdy nějaké referendum podle toho zákona v České republice uskuteční.

To je kvorum, které rozhodně nedostala ani ústavní většina poslanců v této Sněmovně a v Senátu, která má možnost třeba měnit Ústavu. Ta hranice je tak extrémně nastavená, že podle toho zákona nebude možné uspořádat referendum, které by bylo skutečně závazné.

Za sebe si myslím, že je rozumné ten návrh propustit dál, nicméně pokud se neupraví především tyto dvě klíčové podmínky tak, aby byly realizovatelné, tak ten zákon bude naprosto nefunkční. Děkuji panu zpravodaji. Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Heleny Válkové.

Nyní tedy opět přerušuji bod 31.